Děkuji. Já chci jednoznačně odmítnout, že by to, co jsem tady řekl, bylo nějak nabarveno narůžovo.

Jsem přesvědčen o tom, že jsme udělali jasné systémové kroky, že to není jenom otázka nějakého PR, není to otázka nějaké komunikace nebo propagandy, ale je to o tom, že po naší vládě tady zůstanou naprosto jasné systémové kroky v podobě nových přísných zákonů, které omezují prostor pro korupci a omezují prostor pro zneužívání veřejných prostředků. A já jsem přesvědčen, že i z hlediska využití evropských fondů v této finanční perspektivě, pevně věřím, nebude vytvořen jakýkoliv prostor pro to, aby tyto finanční prostředky byly jakýmkoliv způsobem zneužívány. A jsem také přesvědčen, že přijetí zákona o prokazování původu majetku, pokud bude skutečně využíván ze strany Finanční správy, vytváří velmi významný preventivní nástroj, který právě tady může sloužit v situacích, kdy se ukáže, že jsou tady lidé, kteří nabyli velké majetky podivným způsobem, který nejsou schopni doložit. Takže i Finanční správa získala nové nástroje, které může takovýmto způsobem používat. Takže žádné růžové brýle.

Já vám děkuji.

Já vám děkuji. Slovo má pan předseda vlády. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem si vyžádal k této věci informaci od Ministerstva obrany, protože je to skutečně poměrně specifická záležitost. Pokusím se reagovat na dotazy, které pan poslanec položil.

Tato smlouva o rekonstrukci nebo obnově vrtulníků už neobsahuje žádného zprostředkovatele, to znamená, že jde o přímý kontrakt mezi Ministerstvem obrany a závodem Swidnik v Polsku.

Armáda ČR k zabezpečení letecké záchranné služby pro jižní Čechy provedla v květnu první běh výcviku civilních záchranářů České Budějovice na použití technik a obdržení osvědčení pro tento typ jeřábu. Druhý běh a dokončení výcviku všech devíti záchranářů proběhne v červnu letošního roku a tito civilní záchranáři budou mít vojenské oprávnění na slaňování z tohoto typu jeřábu.

To znamená, Armáda ČR plnohodnotně zabezpečuje leteckou záchrannou službu a spolupráci s civilním personálem na obou základnách podle mých informací bez nedostatků.

Vše je k tomu připraveno a probíhá již poslední příprava osádek, zdravotnického personálu a také dobudování nočního heliportu. Já vám děkuji. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

Já vám děkuji. Nyní má slovo pan předseda vlády. Děkuji. Já se domnívám, že bude rozumné, abychom se obrátili na Ministerstvo obrany, a já je požádám, aby doplnili odpověď na dnešní ústní interpelaci, která zde byla položena. Musím říci, že pro mě jako pro předsedu vlády je klíčové, aby Armáda ČR tam, kde zajišťuje leteckou záchrannou službu, to znamená, dneska působí ze dvou míst pro území tří krajů pro Karlovarský kraj, pro Plzeňský a Jihočeský kraj tím prvním místem je PlzeňLíně, novým působištěm je tedy Bechyně, tak aby Armáda ČR byla schopna zajišťovat tuto leteckou záchrannou službu bez praktických problémů a samozřejmě k plné spokojenosti těch, kdo tuto leteckou záchrannou službu potřebují a využívají.

Já vám také děkuji, pane předsedo.